A všichni ví, že budeme důsledně trvat, aby se to plně promítlo do koncových cen.

Děkuji, pane ministře, a vnímám zájem o doplňující otázku, je tomu tak? Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.

To je samozřejmě možné. Teď nemyslím všichni přítomní, ale myslím, že většinově všechny kluby tento návrh podpořily, a bylo to ve Sněmovně i v Senátu.

Děkuji. A tímto můžeme přistoupit k další interpelaci pana poslance Igora Hendrycha a připravit se může paní poslankyně Margita Balaštíková. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení kolegové, vážení pánové, já mám interpelaci na pana ministra Víta Rakušana, který tady asi dneska není, tak předpokládám, že dostanu písemnou odpověď, a to ve věci možné substituce obecních policií soukromými bezpečnostními službami v zajištění veřejného pořádku.

V tuto chvíli bych chtěl nějakou průběžnou informaci o stavu tohoto legislativního procesu.

Momentálně mě zajímá průběžná informace. Velmi děkuji za dodržení času, pane poslanče, a skutečně, pan ministr je řádně omluven, dostanete odpověď písemně do 30 dnů.

Takže dobrý den, dámy a pánové.

Do českých rukou tak přešel tradiční výrobce civilních letounů po čtrnácti letech.

Chci se zeptat prosím, zda chystáte nějaké systémové řešení pro firmy nacházejících se v podobné krizové situaci z důvodu protiruských sankcí? Děkuji za vaši interpelaci, paní poslankyně. Opět pan ministr je řádně omluven, obdržíte odpověď písemně. A nyní přistupujeme k interpelaci pana poslance Lubomíra Brože a následovat bude pan poslanec Karel Rais. Děkuji.

Mluvčí vašeho ministerstva ve svém vyjádření potvrdila, že ministerstvo s hnutím spolupracuje a že pozitivně vnímá úsilí, které hnutí vyvíjí. Od té doby jste se však nevyjádřil k tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí svou spolupráci s tímto hnutím ukončilo.